Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Hayata Okamuru. Má někdo jiný návrh?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Berkovce a pana poslance Hayata Okamuru. Návrh byl tedy přijat.

Kolegové a kolegyně, já vás poprosím o klid. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se ztišili. Děkuji.

To byly omluvy.